Byla prosazena směrnice

Jsem první ministr, který namísto zakázek pro spřátelené firmy prosadil pomoc krajům na opravy silnic II. a III. třídy ve formě finanční podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Konečně řešíme, jak jsem se už zmínil, transpozici evropské směrnice o službě elektronického mýta, kterou zanechaly předchozí vlády. Řešíme to už pět minut po dvanácté. Dovolím si ještě zmínit v krátkosti výsledky, které jsme dosáhli v oblasti veřejné dopravy.

Vládou byl schválen postupný plán liberalizace veřejných služeb v železniční dopravě. Svým usnesením ze dne 15. září 2014 vláda projednala materiál o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících, v dálkově dopravě a schválila další postup liberalizace. Zároveň došlo ke stabilizaci sektoru železniční dopravy tím, že byla vymezena část trhu, která v nejbližším období nepředpokládá zadání služeb Českým dráhám. Pan poslanec Laudát tady zmiňoval trať PlzeňMost, on se asi spletl, která byla předmětem soutěže. Společnost Arriva požádala v březnu Správu železniční dopravní cesty o přidělení kapacity a bez jakékoliv soutěže dala státu nabídku, stejně tak jako daly nabídku České dráhy.

Na základě toho a doporučení odborníků z Ministerstva dopravy a komise jsem rozhodl, aby tuto zakázku na jeden rok dostaly dále České dráhy, národní dopravce. Tato vyhláška přizpůsobila proces schvalování a formu zpracování jízdních řádů vývoji objednávek veřejných služeb technickému pokroku v informačních technologiích.

Jako historicky první ministr dopravy, a bylo to tady rovněž konstatováno ze strany opozice, jsem se rozhodl, že nebudu přebírat stavby, jež nebyly zhotoviteli předány v souladu s parametry zakázky.

Nebereme žádný bakšiš za to, že přebíráme nekvalitní díla. Kvůli nečinnosti ministrů Řebíčka, Bárty a dalších tady máme největší problémy. Ještě bych se krátce zmínil o tom, co už tady rovněž zaznělo.

V dnešní době mám čtyři soudní rozsudky, kde je povinnost vrátit finanční částku. Po diskusích se nám podařilo obnovit šetření policie pro korupční podezření s výstavbou dálnice D47, které policie trvale odmítala. Dnes už složky protikorupční policie v Ostravě toto řízení opět obnovily. Vážený pane předsedající, vážená vládo, poslankyně, poslanci, ještě bych dlouho mohl mluvit, ale já skutečně na to nejsem zvyklý.

Dokud budu ministrem dopravy, a nehodlám v žádném případě rezignovat, tak bude obnova rezortu dopravy pokračovat včetně pro někoho možná nepříjemných kroků, které odhalují, jak špatně minulé vlády a minulé vedení včetně Ředitelství silnic a dálnic v rezortu dopravy naši zemi v minulosti spravovaly. Pan ministr Stanjura říkal, jaké měl krásné a dobré odborníky na Ředitelství silnic a dálnic. Možná by stálo za úvahu říct Poslanecké sněmovně paní Pošvářová, o které tady byla rovněž řeč, pracovala na úseku kontroly a kvality Ředitelství silnic a dálnic, byla členem majetkové komise pro D47 a zároveň od pana generálního ředitele Čermáka dostávala zakázky jako osoba samostatně výdělečně činná na zpracovávání posudků. Možná tímto by se měla zabývat komise. Je potřeba, aby někdo už konečně řekl, kdo za to tady všechno může. Děkuji vám, pane ministře.

A mně to vadí, že není schopen z očí do očí odpovídat na konkrétní dotazy a konkrétní podněty.

Ale jenom pro upřesnění, ten, který vám to chystal, tak tam udělal věcné chyby.

A nebylo to 6. prosince, ale bylo to 12. prosince odpoledne. 13. prosince, pravda, jsem nebyl na Ministerstvu dopravy.

Jste tady dobrovolně.

Takže ani v pátek jsem nebyl na Ministerstvu dopravy.